Není tomu tak. Když někdo říká, probíhá tam jenom hlídání dětí. Vy víte dlouhodobě, a je to i debata ve Sněmovně, kterou jsme vedli, že jeden z těch argumentů, a je podložen zahraničními studiemi, je, že děti od tří do šesti let věku je ten nejzásadnější věk, a samozřejmě že to pak pokračuje i na prvním stupni a v celé vzdělávací soustavě.

To znamená, debata není o tom zavřít ještě mateřské školy, a já pevně doufám, že situace se natolik zlepší a všichni k tomu přispějeme v celé ČR, že nebude potřeba dělat tyto další kroky, naopak že se co nejrychleji vrátí žáci prvního stupně, nebo alespoň prvních, druhých tříd zpátky. Děkuji za pozornost. Takže nyní pan kolega Jiří Bláha, potom Radim Fiala. Vážené kolegyně, vážení kolegové, určitě kdyby byly možné faktické poznámky, tak byste mě tady teď neviděli, protože raději vystupuji v rámci faktických poznámek v reakci na různé zaznělé informace, a já musím reagovat.

Zaznělo to převážně od těch, kteří mluvili nejdéle. Proč jsem tady? Jsem tady proto, abych vám řekl, že to, co dneska sklízíme, to jsme zaseli už v květnu a v červnu, v době, kdy jsme se chovali nezodpovědně i my poslanci, kteří jsme nenosili roušky, nedodržovali jsme totálně nic a celému národu jsme ukazovali, že vlastně o nic nejde, že se nic neděje a že můžeme v létě jet všichni na dovolenou, co nejvíc k moři a do zahraničí, to jsme všichni chtěli. Místo toho, abychom nechali děti ve škole poté, co tři měsíce byly doma, místo toho, abychom řekli, že fabriky nebudou dávat dovolené, že rozjedou konečně tu ekonomiku, abychom to tady trošku dostali, tak se stalo to, že tři měsíce firmy nevyráběly, v létě musely lidi pustit na dovolené a díky tomu nevyráběly znova, a samozřejmě díky tomu, jak jsme se chovali celé léto, jak jsme se chovali v červnu, v květnu, tak ti lidé nabyli důvod, že vlastně o nic nejde, že nic se dodržovat nemusí, a tak to, co dneska sklízíme, je převážně z toho důvodu, že celé dva měsíce, které se tady bavíme o covidu, a chceme dělat nějaké restrikce, nikdo nic nedodržuje.

Prostě lidi chodí bez roušek, mluví spolu, a samozřejmě je to špatně.

A z toho důvodu jsme tam, kde jsme. Vy chcete nějaké modely, nějaké grafy?

Takže to jsou věci, které jsou velice důležité, abychom si uvědomili a hlavně aby si je uvědomila veřejnost a všichni lidé v naší České republice, že pokud nebudeme dodržovat nošení roušek, pokud nebudeme dodržovat vzdálenost, pokud nebudeme dodržovat to, že... já jsem zapomněl větu, omlouvám se tak se nedostaneme do toho stavu, že bychom něco vyřešili. Takže to jenom já také nejsem spokojen s tím, jak jednotlivá ministerstva řešila situaci v první vlně, jak jsme řešili pomoc podnikatelům, jak to všechno dlouho trvalo a jak to bylo krkolomné, ale na druhou stranu když se nad tím zamyslíte, tak prostě dodneška jsme to nezažili. Máme na úřadech jenom úředníky, kteří bohužel nepřijdou do styku s normálními lidmi, s normální situací, a tak jsme si tím museli projít, a možná že se v následujících měsících posuneme, ale neposuneme se, pokud to všechno budeme řešit, jako řešíme třeba důchodovou reformu anebo jako řešíme exekuce. V ten okamžik nemáme šanci se posunout. Já vám děkuji za pozornost. Děkuji, pane předsedající.

Děkuji. Nyní se přihlásil do rozpravy pan poslanec Miroslav Kalousek.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já si to nepamatuji.

Kde je? Kde je ministr zdravotnictví? Já jsem zaslechl, že jsou oba dva omluveni z pracovních důvodů, a znovu si dovolím klást řečnickou otázku, jaké mohou být v tuto chvíli důležitější pracovní důvody než přesvědčit Poslaneckou sněmovnu o své žádosti, aby vládě prodloužila nouzový stav. Byla snad vyhlášena válka? Větší důvod si nedovedu představit. Obracím se na vás, kolegové, ve vládních lavicích. Ani vám nevadí, jak vážně bere premiér tuto žádost a tuto diskuzi? Jak vážně ji bere ministr zdravotnictví? Jako čistou nezbytnou formalitu, že tady prostě něco přečtou, navíc s celou řadou nepřesností. Zjistili jsme, že ministr zdravotnictví neví, co je reprodukční číslo, ale dobře, to se třeba doučí. Já jsem očekával, že na závěr téhle diskuze vystoupí pověřený člen vlády a zodpoví dotazy, které tady padly, a vyvrátí ty námitky, které byly vzneseny.